Prostě tady vedeme debatu. Tady zatím, co jsem zaregistroval, až na pár nějakých jakoby výjimek, bych řekl, že se to vede kultivovaně. Bohužel na sociálních sítích tomu tak není.

Tam si myslím, že to hlasování je jasné. Tam na to má někdo názor řekněme pravicový, levicový.